Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je ve skutečnosti nejvýznamnější zákon z těch protikrizových, které jsme dosud přijímali, co se týče objemu financí, o které se jedná.

Dáváme České národní bance pravomoci, které mohou vést ke stamiliardovým finančním operacím s dopadem do reálné ekonomiky. To znamená, může se to projevit v inflaci, může se to projevit v kurzu koruny, to znamená, může se to projevit v hodnotě úspor lidí a v tom, co si budou a nebudou moci koupit. My to rozšíření pravomocí ČNB považujeme za příliš široké. Vadí nám především možnost nákupu dlouhodobých korporátních dluhopisů či akcií a riziko, že Česká národní banka bude zachraňovat úzkou skupinu soukromých společností, které využívají náš nerozvinutý kapitálový trh. Nad operacemi ČNB je navíc minimální veřejná kontrola. Transakce, které ČNB provádí, spadají pod bankovní tajemství. Za ty poslední roky pracovala dobře. Ale současně nemůžeme přehlížet, že tento zákon přináší i značná rizika. Řešení krize se z podstatné části přesouvá mimo rámec politických rozhodnutí, do rukou centrální banky. To samozřejmě může přinést i pozitiva, ale současně to je velký posun, kdy se místo toho, aby občané rozhodovali skrz volby, tak se ta pravomoc přesouvá někam jinam. A já si myslím, že tento trend obecně není šťastný.

Proto Piráti tento zákon nepodpoří. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Martínek. Děkuji.

Konkrétní Rada guvernérů je složena ze všech států eurozóny. Takže není kontrolována de facto pouze jednou instancí.

A to samozřejmě vytváří velká rizika a obavy proto, aby nedošlo v uvozovkách k nějaké nové privatizaci, přesunu majetku k nějaké určité skupině lidí od jiných.

V případě, že právě projde tento pozměňovací návrh, který umožní České národní bance rozšířit pravomoci na státní dluhopisy, čímž by mohla poté lépe pomáhat České republice v případě současné krize.

Děkuji, pane předsedající.

Skutečně, jak tady řekl pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím, tady se rozhoduje dneska o nástroji v hodnotě několika desítek, možná stovek miliard korun, v takovém objemu, které a tento nástroj může zasahovat velmi svými dopady jak do inflace, tak zejména do úspor lidí. Pan kolega Skopeček tady řekl několik dotazů.

Bude nakupovat od velkých pouze, od nějakých strategických, nebo i od malých podílových fondů? Bude nakupovat bonitní, nebo toxická aktiva? A podobně.

Takže jaká budou ta kritéria, podle kterých budete, pane guvernére, posuzovat nákup těch jednotlivých papírů? Budou to nějaká objektivní kritéria?

Takže se chci zeptat na tyto otázky, jestli už máte představu, podle jakých kritérií budete rozhodovat při využití těchto nástrojů. Děkuji za odpověď. Já vám děkuji. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Já vás velmi prosím o podporu tohoto legislativního návrhu. Pomůže to této zemi. To ustanovení v novele zákona o České národní bance skutečně tady leží, i celá ta novela, od roku 2016 a bylo tam právě dáváno pro případ krize. V minulém volebním období spadl pod stůl v této Sněmovně. Teď vlastně je před druhým čtením.

Nejnižší byly za posledních deset let. A já nebudu teď reagovat na pana poslance Skopečka stran nepřipravenosti a ekonomické situace.

Česká národní banka vstoupí na sekundární trh. A aby to mělo význam, tak význam to má pouze tehdy, když bude moci využívat nástroje v tom rozsahu, jak to v této novele máme napsané.

Děkuji vám. Já vám děkuji. Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu.